Pro zvýšení průměrného starobního důchodu bylo použito novelizované valorizační schéma.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění nadále porostou v souvislosti s růstem mezd, od kterých je jejich výše odvozována.

Navýšení výdajů je dáno autonomním vývojem i úpravami ve výpočtu již stávajících dávek.

Zvýšení výdajů těchto dávek je dávno zvýšením přídavku na dítě o 300 korun, rozšířením okruhu jeho příjemců, dále zvýšením rodičovského příspěvku při porodu vícerčat a podobně. Trvale se zvyšují též výdaje na příspěvek na bydlení.

Součástí výdajů státního rozpočtu jsou i výdaje na dotace na sociální služby, kterými stát přispívá na provoz zařízení sociálních služeb. Jedná se o nenárokový výdaj.

Platová oblast.

142 míst k zabezpečení agend České správy sociálního zabezpečení v oblasti otcovské dovolené, dlouhodobého ošetřovného, a sice lékařů lékařské posudkové služby. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace jsou zahrnuty v celkové výši 41,4 mld. korun včetně EU prostředků.

Oblast školství a sportu.

Vzhledem k možnostem státního rozpočtu se jedná o maximálně možné navýšení, kterým vláda dává najevo, že podpora vzdělávání na všech stupních patří mezi její priority.

Oblast kultury. Na filmové pobídky je rozpočtována částka 800 milionů korun.

Obrana a bezpečnost.

Byly posíleny kapitálové výdaje v kapitole Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby na bezpečnostní opatření v České republice. Průmysl.